Víte, jestli si myslíte všichni, jak tu jsme, že elektronizace, jednička a nula, pomůže zdravotníkům v tom, aby měli volné ruce já jakožto urgentista, mně je úplně jedno, jestli budete v plavkách nebo nazí v sauně a já nebudu mít nic, tak přesto se vynasnažím pomoci, a tak to má dělat každý lékař.

Ono totiž možná i nejenom v rámci zdravotnictví, ale i v rámci všech profesí vede k tomu, že my vlastně nemáme volné ruce. Prosím vás, pane poslanče, já to mám pod kontrolou.

Tak prosím.

Ty potřebují nějakou kontrolu efektivity víc ještě, říká mi pan ministr. Já vám uvedu takový příklad zrovna z posledních dvou měsíců.

Tak to jsou přesně ty věci, které jsou v celém systému zdravotnictví nedostatečné, a to právě tento zákon řeší.

Děkuji, pane předsedající.

Pomocí jiné modality, kterou vyvinula česká firma, která je zabezpečena, která ověřuje data pacienta pomocí jeho telefonního čísla, rodného čísla a neposílá mu ty informace, ale ten pacient si je aktivně stahuje, my pošleme pacientovi informaci o termínu, zase elektronicky, pokud má mobil, když ne, tak samozřejmě se musí posílat papírovou formou, protože řada lidí, a s tím je potřeba počítat, jsou pacienti nemocní, starší a mají z elektronizace ještě větší hrůzu než já.

On si to třeba ani neuvědomuje. Nevím, jak daleko je jejich kraj, ale zase, vaším prostřednictvím, pan poslanec Běhounek zavedl, a je potřeba mu za to poděkovat, na Vysočině zapojení rychlé do nemocnic.

A já jsem velmi rád, že jsme se posunuli k tomu, že definujeme jednak ty modely integračních platforem, že definujeme, za jakých podmínek si může uživatel koupit systém, aby uživatel v nemocnici

A nikdo z vás, co jste tady doktoři, si neuvědomujete asi i když možná vaším prostřednictvím pan poslanec